Děkuji panu zpravodaji. A pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, není tomu tak, tak končím obecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jaké první, s přednostním právem má přednost pan zpravodaj, po něm paní poslankyně Kovářová.

Děkuji panu poslanci. Nyní další řádně přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Týká se to hodnoty majetku. A k tomu, myslím, neexistuje pádný důvod. Rozpočtovému výboru proto velmi děkuji za vstřícný přístup. Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

Děkuji panu poslanci Volnému a ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo takový není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem, a končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Nyní asi pana ministra zklamu, ale teď měly následovat tři body: rozpočtová odpovědnost, návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti. Nicméně legislativa mi tady nahlásila, že bohužel dnes iniciativně projednal všechny tři tyto návrhy zdravotní výbor.